Uvedla jsem, že v souvislosti se změnami financování regionálního školství je vhodné vést debatu, co všechno spadá do bezplatného vzdělávání z hlediska svého obsahu, a zmínila jsem téma stravování a téma zájmových volnočasových aktivit, tělesné přípravy a dalších věcí, které podle mého soudu do vzdělávání patří. Současně jsem informovala, že máme provedené určité propočty a že případné zavedení stravování v bezplatném stravování v předškolním vzdělávání od 5 do 6 let plus na prvním stupni základní školy by znamenalo náklad 3 miliardy. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že tato částka je velká, a jsem si také vědoma toho, že v tuto chvíli státní rozpočet na to není připraven. Proto také koneckonců vládní návrh novely školského zákona nic takového neobsahuje.

Myslím si, že v rámci změn financování regionálního školství je vhodné o tom vést odbornou i politickou debatu.

Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji paní poslankyni a děkuji i paní ministryni.

Prosím, pane poslanče.

Podle mně dostupných informací situace této těžební společnosti je velice špatná. Hrozí nejen zavření dolu Paskov, ale mluví se o konkursu, mluví se o zavírání dalších dolů na Karvinsku. Reálně hrozí další značný nárůst nezaměstnanosti. To není pro karvinský region, který patří mezi nejvíce postižené nezaměstnaností, vůbec dobrou zprávou. Jsem přesvědčený, že stát musí těmto lidem, těžce pracujícím horníkům, pomoci. Tito lidé současnou situaci nezavinili, jen těžce dřeli a nyní jim hrozí, že skončí na úřadu práce a pak třeba na sociálních dávkách.

Chci, aby vláda co nejrychleji přijala účinná opatření, jak pomoci těmto lidem. Jsem přesvědčen, že by se touto krizovou situací měla v co nejkratší době zabývat vláda. Jedním z možných řešení by mohlo být například to, že by stát mohl za symbolickou korunu odkoupit celou firmu. Řešení mohou být i jiná. V každém případě bude muset stát urychleně pomoci řešit nezaměstnanost v regionu například podporou nových investic. Doporučuji také v této věci jednat s odboráři. Já jsem včera o této věci jednal s předsedou hornických odborů Janem Sábelem ve snaze najít v této situaci nejoptimálnější řešení ve prospěch horníků, ne Bakalů. Chtěl bych se od vás dozvědět, jak konkrétně pomůžete jedenácti tisícům ohrožených horníků a jejich rodinám a dalším třem tisícům zaměstnanců navazujících profesí. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra bude odpovězeno písemně. Dvacátou první interpelaci pan poslanec Holeček stahuje.

Děkuji za slovo.

Umožňuje hromadit citlivá data o zdravotním stavu o každém z nás na jednom místě, přičemž není zřejmé, jak bude zajištěna ochrana těchto dat.

Aby mohla databáze systému být vytvořena, je třeba zákonem přijmout parametry technické konkretizace ochrany dat. Jinak nemůže zákonodárce nijak posoudit, jestli je zabezpečení dostatečné. Ani po novele tohoto zákona však nejsou některé parametry ochrany základních práv informačního sebeurčení osoby v zákoně dostatečně specifikovány tak, jak to vyžaduje ve výše uvedeném nálezu Ústavní soud. Zákon zůstává do značné míry málo precizním rámcem, který umožňuje vytvoření jakéhokoliv národního zdravotnického informačního systému.

Děkuji za případnou odpověď, pane ministře, na tuto interpelaci. Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat přítomného pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci významné tržní síly. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, tento týden byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela o významné tržní síle. Podle některých pro spotřebitele přinese zdražení potravin, podle jiných nikoliv. Stejně tak by mě zajímalo, jaké další významné faktory mají podle vás vliv na cenu potravin v České republice a které považujete za negativní do té míry, že byste je chtěl řešit formou legislativního nebo nelegislativního opatření. Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni a prosím pana ministra.